A teď už bychom se měli dostat k návrhu zákona jako celku, protože všechny ostatní pozměňovací návrhy jsou v tomto okamžiku buď nehlasovatelné, nebo by se dostaly do rozporu s tím, co jsme přijali. Dobře.